Já děkuji. Máme třináctou hodinu, takže já přerušuji tento bod, přečtu ještě dvě omluvy a následně předám řízení.

Děkuji. Dobré odpoledne.